Děkuji za slovo.

Mám to poznamenáno. A ještě tedy jenom zdůrazním, že ty pozměňovací návrhy vlastně byly odůvodněny, ale to v té rozpravě předchozí. A tímto, domnívám se, mohu ukončit podrobnou rozpravu, je to tak. Poprosím nyní pro pořádek, je zájem o závěrečná slova? Není tomu tak a končím tedy druhé čtení tohoto návrhu. Vypořádá, výborně.